Jestli mohu vzít poměrně rychle proceduru, nejprve bychom hlasovali o zpětvzetí návrhu pod písmenem L1 a potom bychom přistoupili k proceduře, tak jak vám byla předložena.

Na závěr návrh zákona jako celek. Nechám hlasovat o návrhu procedury. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 38, přihlášeno 183 poslanců, pro 177, proti nula. Návrh byl přijat. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Nyní bychom s dovolením mohli přistoupit k jednotlivým návrhům. První bychom hlasovali o zpětvzetí návrhu pod písmenem L1. Stanovisko výboru samozřejmě neexistuje, protože jsem to navrhl až ve třetím čtení. Zahajuji hlasování.

Stanovisko výboru je doporučující. Zahajuji hlasování.

Hlasování pořadové číslo 40, přihlášeno 184 poslanců, pro 176, proti nula. Návrh byl přijat. Prosím.

Týká se změny původního usnesení výboru pro zdravotnictví, které máme pod písmenem B. Ústavněprávní výbor doporučil návrh L2 přijmout. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Ústavněprávní výbor doporučuje. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Prosím.

Stanovisko?

Návrh byl přijat. Prosím. Další návrh je návrh pod písmenem D1. Ústavněprávní výbor nedoporučuje přijetí tohoto návrhu. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Pokud by nějaká prošla, pak už ty další jsou nehlasovatelné. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 46, přihlášeno 184 poslanců, pro 35, proti 122. Návrh byl zamítnut. Prosím. Ústavněprávní výbor nedoporučuje jeho přijetí. Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Prosím. Nyní poslední návrh z této kategorie, návrh pod písmenem D4, řekněme nejmírnější zmírnění. Stanovisko navrhovatele?

Návrh byl přijat.